Děkuji za slovo.

Já vám děkuji. Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, souhlasím s vámi, že ta odpověď nezněla dobře. Děkuji. Nikoho nevidím, rozpravu tedy končím a ani se nebudu ptát pana předsedy Stanjury, zda navrhuje usnesení, protože už mi odpověděl, žádné usnesení nenavrhuje. Já vám tedy všem děkuji a končím projednávání této interpelace. Dovolte mi přečíst omluvy.

Pan ministr dopravy odpověděl na interpelaci poslance Zbyňka Stanjury ve věci aktuálního stavu přípravy a aktuálního stavu vyhlášených výběrových řízení na zpracování studií proveditelnosti na vysokorychlostní tratě VRT v České republice. Interpelace se spolu s odpovědí předkládá jako sněmovní tisk číslo 101.

Já tady otevírám rozpravu a dávám slovo panu poslanci Stanjurovi. Děkuji za slovo. Musím jenom připomenout, že to přerušení bylo po dohodě s panem ministrem, který tehdy byl řádně omluven, takže nevznikl žádný konflikt ohledně tématu.

Z těch odpovědí já jsem tam vlastně položil tři otázky. Tam jsme my všichni, kteří se o to zajímáme, dostali informaci o tom, jak postupují výběrová řízení na přípravu.

Já to nějak nekritizuji, myslím, že to je realita, že v tomto případě to nemůžeme dělat několikrát, tady nemůžeme použít metodu pokus a omyl, pokud mluvíme o vybudování trati v úplně nových koridorech. Takže tady si stát musí být jistý a myslím si, že přípravné práce mají širokou politickou podporu, že o tom není souboj.

A třetí věc, třetí otázka směřovala k usnesení Poslanecké sněmovny z minulého volebního období a tady si myslím, že odpověď Ministerstva dopravy není správná.

A výklad Ministerstva dopravy je, že platnost toho usnesení zanikla ukončením předchozího volebního období.

Já vám děkuji, pane poslanče.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zkusím velmi rychle zareagovat na to, co tady bylo řečeno.

Co se týká těch ostatních, máme v plánu v tomto roce vypsat studii proveditelnosti PřerovOstrava na vysokorychlostní spojení.